Požádám znovu sněmovnu o klid, kolegy, kteří vedou debatu jistě velmi důležitou tady v hloučku vlevo, jestli by ji přenesli do předsálí, protože je potřeba, abychom vytvořili důstojné prostředí a prostředí, které umožní, aby to, co tady vytvoříme, také bylo pro lidi dobře přístupné.

Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Takže jak jsem tady již uvedl, došlo k situaci, že Senát má odlišný názor. Došlo k tomu, že Senát podmiňoval jakékoli změny svého jednacího řádu tím, že bude předložena novela Ústavy České republiky, která prodlouží dobu pro projednávání návrhů zákonů Senátem na 60 dnů. V této věci bylo jednání, které organizoval pan první místopředseda vlády ministr vnitra pan Hamáček. Nepodařilo se bohužel, jak to tak vypadá, dosáhnout shody. Byl předložen pozměňovací návrh, který je načten v systému, který navrhuje vypuštění těch částí, které určují režim zákona podle článku 40 Ústavy. Takže pokud bude přijat tento pozměňovací návrh a pokud se nepodaří dosáhnout dohody, tak já to podporuji, aby byl přijat, tak ten zákon se nám dostane do režimu zákonů, kde je vyžadován souhlas pouze Poslanecké sněmovny, a Poslanecká sněmovna může Senát přehlasovat. Pro takový případ by bylo rozumné, aby vláda přišla s návrhem zákona, který ve zrychleném režimu bude implementovat změny jednacího řádu Senátu tak, aby nedocházelo k nekonzistenci mezi jednacím řádem Poslanecké sněmovny, zákonem o Sbírce zákonů a jednacím řádem Senátu.

Takže já bych doporučil, abychom postupovali tak, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody se Senátem, tak aby byla předložena ta rychlá novela, která zajistí změny i v jednacím řádu Senátu a zajistí určitou konzistenci, protože tak či onak se bude aktivovat ten zákon o Sbírce zákonů. Jako zpravodaj bych chtěl ještě doplnit, že na výjezdním zasedání ústavněprávního výboru byl velmi aktivně diskutován pozměňovací návrh pana poslance Bendy a dalších poslanců, který se týkal toho, aby všichni občané a všichni poslanci měli k dispozici informace o tom, jaké nové povinnosti ve veřejnoprávní oblasti jsou zaváděny tím kterým návrhem zákonů. Je to návrh, jehož legislativní podobu zpracovalo Ministerstvo vnitra. Nicméně na ústavněprávním výboru se nám nepodařilo dosáhnout ještě finální verze tohoto návrhu, takže to není návrh doporučený ústavněprávním výborem. Ale domnívám se, že to je návrh přínosný. Ostatně vyplývá i z diskuse, kterou jsme měli v Otázkách Václava Moravce s panem předsedou Faltýnkem a s panem místopředsedou Kupkou. Vidím, že se oba dva věnují svým mobilním telefonům, takže je žádoucí to tady připomenout, aby to nezapadlo. Takže tento pozměňovací návrh, předpokládám, bude ještě dopracován zejména s ohledem už jsem dostal jeho finální verzi a zejména tam jsme řešili spornou otázku, která se týkala toho režimu, až nabude zákon účinnosti, tak aby nedošlo k paralýze Poslanecké sněmovny, že ke každému novému zákonu by bylo nutné zpracovávat přehled těch povinností, které jsou obsaženy v tom platném návrhu, který platí, takže by prakticky bylo nemožné předkládat novely zákonů ze strany poslanců, dokud by vláda nezpracovala přehled těch povinností. A myslím si, že by Poslanecká sněmovna tento návrh měla také vážně zvážit. Děkuji panu zpravodaji ústavněprávního výboru.

Dobré dopoledne.

Děkuji panu zpravodaji. První přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Marek Benda.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, místopředsedo vlády a navrhovateli, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, chtěl bych v obecné rozpravě odůvodnit dva návrhy, ke kterým se pak přihlásím v rozpravě podrobné. Probíhá tady čtení normy, která zejména pro nás bude naprosto zásadní, a vidím, že zájem Sněmovny je téměř nulový. A myslím, že až zjistíme, co obnáší elektronická Sbírka zákonů, že se budeme všichni velice, velice divit. Ale naštěstí jsme se rozhodli právě po dlouhých diskusích i s naší legislativou i na ústavněprávním výboru, že odložíme účinnost až na začátek příštího volebního období, aby ti, kteří budou mít pocit, že by se s tím opravdu už nechtěli trápit, aby se s tím trápit nemuseli. Bude to znamenat poměrně zásadní změnu. Když už se taková změna dělá, tak jsme se rozhodli navrhnout s pány kolegy zejména z podvýboru pro digitalizaci od Pirátů a z ANO jeden návrh, který pokládáme za klíčový. Víte dobře, že už v minulosti tady bylo diskutováno, zda má být součástí zákona nějaká tabulka toho, co se vlastně po subjektech práva požaduje. V minulosti se to týkalo, ten požadavek byl ze strany Hospodářské komory a chtělo se na konci minulého volebního období poměrně napříč politickým spektrem přijmout návrh, který by se týkal podnikajících subjektů a který by přímo v zákoně řekl, že součástí zákona je závazná závazná tabulka povinností vyplývajících. Proběhla velmi rozsáhlá debata tehdy na to téma. Postavili se proti zejména ústavní právníci, kteří říkali: Nemůžeme jít cestou, kde budeme mít text zákona a vedle toho závaznou tabulku. Co by mělo přednost? Jakým způsobem by se řešily takové problémy? Na základě této diskuse, kdy to Senát vrátil a Sněmovna již nedokázala přehlasovat, jsme se přiklonili k tomu, že jdeme umírněnější variantou, kterou jsme nakonec dospěli ke shodě i s Ministerstvem vnitra tady v tomto směru bych jim rád poděkoval, protože si myslím, že to jednání bylo velmi konstruktivní.